Tak ještě jednou poprosím, kolegyně a kolegové.

V posledních letech totiž ve světě i u nás proběhlo mnoho událostí, kterým je třeba věnovat pozornost a dělat vše pro to...

Pokud jde třeba si něco vyřídit, může se to udělat před sálem. Pane poslanče, můžete pokračovat. Proběhlo mnoho událostí, kterým je třeba se věnovat.

Obě oddělené části soustavy se musely vyrovnat s výraznou výkonovou nerovnováhou. O události informovalo Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav. V důsledku působení automatických opatření se situace během několika minut stabilizovala. V České republice nedošlo vlivem rozdělení soustavy k žádným mimořádným incidentům.

A zde je otázka: Je vlastně naše přenosová soustava dostatečně dimenzována? Například vedoucí představitelé japonského průmyslu požadují restart jaderných reaktorů. Japonsko bude potřebovat jadernou energetiku, máli splnit vládní cíl. Totéž jako my u nás.

A zde je další otázka: Potřebujeme stále diskuzi, zda i jaderná energie patří, nebo nepatří mezi podporované zdroje energií?

Přesto vzrostl dovoz energie.

Další z událostí na energetickém trhu ve světě bylo položení základů další čínské jaderné elektrárny. Zde průzkum lokality pro možnost výstavby elektrárny započal již v roce 2007 a celých 13 let tento průzkum trval.

Připomíná mi to proces rozšiřování našich jaderných elektráren, které jsou pro nás velmi důležité, a řekl bych důležitější než podpora biomasy.

Je to tak.

Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit. A důsledkem tohoto rozdělení vznikla právě v balkánské části Evropy krátkodobě nadfrekvence až 50,6 HZ.

Ačkoli k té chybě došlo vlastně na Balkáně, tak to zasáhlo téměř i naši soustavu. A sami jsme měli 4 minuty problém, kdy se řešila hrozba blackoutu.